Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

Děkuji. Prosím stanovisko. Děkuji.

Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

Prosím stanovisko. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Kdo je proti? Já vám děkuji.

Děkuji. Prosím stanovisko. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Děkuji.

Já vám děkuji.

Prosím další návrh. Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o částku 100 milionů korun na vrub kapitoly Ministerstva zemědělství, agropotravinářského komplexu. Děkuji. Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

Děkuji. Prosím stanovisko. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Děkuji. Kdo je proti?

Prosím další návrh.

Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?